Vážený pane chronicky nepřítomný ministře Babiši. Z vašich posledních výroků jsem nějaký zmatený. Jednou říkáte, že Čapí hnízdo je vaším nejlepším projektem, co jste kdy vymyslel. Můžete mi odpovědět v kterém? Dále by mě zajímala celá situace s firmou, která dotaci dostala a nějakým zvláštním způsobem se vrátila zpět do vašeho holdingu. Sice nejste zapsán jako vlastník té společnosti, ale ve vašem holdingu je, což jste i do médií sám přiznal. Začínáte se v tom malinko zamotávat, pane ministře. Děkuji za odpověď. Děkuji a poprosím k mikrofonu paní poslankyni Kovářovou. Děkuji. Vážená paní ministryně, obracím se na vás po čase znovu ve věci vzdělávání zubních lékařů. Vzhledem k tomu, že pětina zubních lékařů je ve věkové skupině mezi 60 a 64 lety, a tudíž je možné realisticky dříve či později očekávat jejich odchod do důchodu, a současně s ohledem na to, že počet absolventů není tak vysoký, aby počet odcházejících nahradil, jeví se mi jako nezbytné finanční posílení vzdělávání budoucích zubních lékařů. Podle střízlivého odhadu by mohla být postačující částka ve výši přibližně 100 mil. korun ročně. Vážená paní ministryně, jste si závažností tohoto problému vědoma? Chystáte se s tím něco udělat? Představuje navýšení částky na vzdělávání budoucích zubařů možné řešení? Děkuji za odpověď. Já děkuji. A poprosím paní ministryni o odpověď. Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi odpovědět na interpelaci paní poslankyně Kovářové.

Nicméně co se týká podpory, bych řekla, nějaké zvýšené oproti koeficientu v ekonomické náročnosti jeho uplatnění z hlediska financování, tak jedinou možnost, nástroj, který mám, je tzv. dotační program F, kterým mají být sledovány priority státní politiky ve vysokoškolském vzdělávání.

S ohledem, bych řekla, na napjatý rozpočet vysokých škol, jsme tady nepostupovali směrem k podpoře dalších, v tomto případě lékařských povolání.

Nicméně nebudu zastírat, že v tuto chvíli nemám potřebných sto milionů korun v rozpočtu a v tomto případě bych byla odkázána na Ministerstvo financí nebo jednání s ním.

Paní poslankyně chce položit doplňující otázku? Prosím. Jenom spíše konstatování podle slov předsedy Stomatologické komory. Říká, že na jednoho studenta je potřeba 200 tisíc.

Myslím, že by bylo potřeba podpořit vzdělávání zubařů tak, aby když odejdou z vysoké školy, byli schopni ošetřovat pacienty na dobré úrovni. Do konce března, jak už jsem avizovala na půdě Poslanecké sněmovny, budu mít hotov materiál Principy změn financování vysokého školství a v průběhu dubna jsem připravena otevřít debatu i na půdě parlamentu v tomto ohledu. Takže budu informovat.

Nicméně v tuto chvíli, v letošním rozpočtovém roce, musím říci, že skutečně finanční prostředky v rozpočtu kapitoly Ministerstva školství nejsou. Já děkuji. A nyní prosím znovu paní poslankyni Kovářovou, aby načetla svoji další interpelaci. Prosím. Děkuji ještě jednou paní ministryni. Vážený pane ministře, ohledně nedostatku zubních lékařů jsem vás interpelovala již vícekrát. V jedné z posledních odpovědí jste přislíbil, že budete uvažovat o zřízení meziresortní expertní komise, která se bude problému věnovat.

Nehovoříme o astronomické částce. Podle střízlivého odhadu by měla postačovat částka ve výši přibližně 100 mil. korun. O tom, jak je problém nedostatku zubních lékařů závažný, nejlépe hovoří čísla. Celá pětina zubních lékařů je podle údajů České stomatologické komory ve věku 60 až 64 let. Dříve či později odejdou do důchodu. Na druhé straně příliv absolventů je nedostatečný. Vážený pane ministře, prosím, věnujte se tomuto problému. Nepřehlížejte ho jen proto, že následky jeho neřešení se objeví spíše pozvolna a určitě až po nejbližších parlamentních volbách. Děkuji za písemnou odpověď. Já děkuji. A dříve než dám slovo dalšímu v pořadí, tím je pan poslanec Seďa, dovolte mi načíst omluvu pana ministra Ťoka, který se od této chvíle do konce jednání omlouvá z pracovních důvodů. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážený pane ministře, nákupy uniforem i polních stejnokrojů se dlouhodobě potýkají s problémy.

Navíc se údajně rychle opotřebuje, což výrazně snižuje maskovací efekt. Prý jsou přísné požadavky na polní stejnokroje. Rozumím tomu, že konkurenční boj používá rozličné metody, včetně rozličných expertiz, např. Liberecké technické univerzity.

Proto mě zaráží informace z médií, že nakoupené polní uniformy neodpovídají zadávacím podmínkám a že po vyprání dochází k poklesu maskovacích schopností. Chci se zeptat, vážený pane ministře, jakým způsobem se tvořily podmínky této veřejné zakázky, jak probíhají přejímací a vojskové zkoušky a jak vy osobně hodnotíte výhrady výrobců k zadávacím podmínkám. Já děkuji.

Děkuji, paní předsedající.

Jediným dlouhodobým problémem, který je nám znám, byl problém akvizice jako takové, který je v současnosti ale vyřešen. Smlouvy na dodávky jsou podepsány.

Dodávky byly splněny řádně, včas a dle smlouvy.